Pokud by neprošel můj pozměňovací návrh C1, pak prosím o nepodpoření mého návrhu C2, protože v současné době alespoň část cizinců do věku 18 let jsme zajistili na veřejné zdravotní pojišťovně, a tím jsme v podstatě zamezili některým spekulacím kolem komerčního pojištění.

Takže děkuji za pozornost. Já děkuji. Nevidím nikoho, tím tedy rozpravu končím. Není zájem. Zřejmě také ne.

Ještě chviličku...

Můžeme se přihlásit.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Hlasování číslo 163, přihlášeno 175, pro bylo 82, proti 88. Zamítnuto. V tom případě přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích . A já abych nyní poprosil pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté aby přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a vždy před hlasováním sdělil stanovisko. Tedy návrh na proceduru hlasování.

Děkuji. Pokud nikdo nemá nic proti této proceduře, můžeme se pustit do hlasování.

Přijato.

A prosím o stanovisko výboru. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování.

Můžeme pokračovat. Zde se jedná o zachování požadavku na poskytovatele zdravotních služeb a precizace povinnosti pojišťovny v oblasti komplexní péče cizinců. A stanovisko? Stanovisko navrhovatele? Nesouhlasné. Kdo je proti?

Zamítnuto. Můžeme pokračovat.

Výbor nedoporučuje. A stanovisko navrhovatele? Kdo je proti?

Zamítnuto.

Výbor nezaujal stanovisko. Navrhovatel? Nesouhlasné. Děkuji. Kdo je pro? Kdo je proti?

Zamítnuto.

Jedná se o úpravu seznamu pojišťoven oprávněných poskytovat cestovní zdravotní pojištění a návrh na změnu účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce po vyhlášení. Stanovisko výboru je nedoporučující. Stanovisko navrhovatele? Kdo je proti?

Zamítnuto.